Odmítám věty o tom, že rozpočet na jaře 2013 začala připravovat Nečasova vláda a démon Kalousek a že čísla sedí. Čísla nesedí ani omylem. Už půl roku nám vládne Rusnokova vláda, která měla dostatek času na to, aby čísla odpovídala reálnému výhledu pro další období. Z tohoto pohledu je velmi patrné, že vláda, která s tímto rozpočtem a střednědobým výhledem předstupuje, si ani nepřipouští myšlenku, že by v tomto horizontu měl být dodržen a že by za něj nesla jakoukoli odpovědnost. Budoucí vládní koalice si tento fakt musí uvědomit. A je mi velmi líto, že žádný z jejich poslanců a poslankyň neměl odvahu na to, tento problém přiznat a žádat vládu o přepracování takto amatérsky připraveného rozpočtu.

Ovšem pozor!

To snad autoři nemohou myslet vážně! O alespoň částečné obnově vozového parku, kterou jim sliboval pan ministr v demisi Pecina, si mohou nechat pouze zdát. To vše kvůli předvolebnímu populistickém tlachání ministra vnitra vlády bez důvěry v demisi, pana Peciny, který slíbil navýšení počtu hasičů a policistů, ale jaksi opomněl navýšit finance v rámci rozpočtového výhledu na rok 2015 a 2016.

Kvalita předloženého materiálu je tristní, nesedí čísla, nesedí tabulky, některé stránky jsou v něm dvakrát a některé nám naopak raději úplně předkladatelé zamlčují.

Strana 23 prezentace je totožná se stranou 25. Strana 24 je totožná se stranou 26. Strana 26.

A nyní se dostávám k samotnému kapitolnímu sešitu.

Uvnitř Ministerstva vnitra nám, kolegové a kolegyně, tedy vzniká takové menší ministerstvo policie. 7,9 mil. na platy odborných poradců ministra a prvního náměstka ministra vnitra! To, že to hraničí se zákonem v mnoha ohledech, je úplně zřejmé. Nikdo neví o jejich pracovní náplni a jejich souladu s katalogem prací u bezpečnostních sborů s odůvodněním, proč jsou vlastně ve služebním poměru u Ministerstva vnitra, jestli s jejich účinkováním na základě případného rozhodnutí o povolání do činné zálohy souhlasí ředitel hasičů nebo policejní prezident. V čem spočívá jejich kvalifikace, zkušenost, výsledky?

Jaký je jejich skutečný plat? Nebo je to víc, když je to průměrný plat? Kdo na ně píše služební hodnocení v současnosti, kdo na ně psal služební hodnocení v minulosti a zdalipak prošli výběrovým řízením?

Dochází zde k totálnímu pošlapání služebního zákona. Nejenže činnost jakýchkoli úředníků Ministerstva vnitra nevyžaduje ani uniformu, ani zbraň, ani zvláštní kompetence, ale vždy jsou to pouze účelově zřízená místa, která slouží, domnívám se, nestandardním zájmům těch, kteří je zřídili. V rozporu s kariérními principy a se zákonem o služebním poměru dostanou tito příslušníci vysokou třídu na účelově zřízeném místě a v případě potřeby jsou vysláni, ať se přihlásí na uvolněné místo, navíc v jakémkoli bezpečnostním sboru. Neexistuje žádné jiné vysvětlení, než že jde o účelové zneužívání kompetence ministra, která má sloužit pouze k povolávání příslušníků do škol.

Strana 59, strukturální fondy, třetí odstavec. Na nové programovací období 2014 až 2020 je požadavek v návrhu rozpočtu nulový.